Poté se tady zavádí pro mě neznámý pojem vedoucí představitel územní samosprávy. Myslím, že my říkáme třeba starosta, že?

Na druhé straně se ptám, jaký je rozdíl mezi primátorem Prahy a náměstkem primátora Prahy z hlediska posuzování, kdo je a kdo není politicky exponovaná osoba. Nebo uvolněný radní teď je to v Praze populární, jsou i uvolnění předsedové výborů. Abychom utužili koaliční jednotu, tak vytvoříme placené funkce.

Takže si myslím, že bychom to měli doplnit a podle mě používat slova, na která jsme zvyklí, to znamená třeba uvolnění starostové, uvolnění členové rady, uvolnění místostarostové. Znám dokonce uvolněné vicehejtmany v našem kraji.

Já bych to tedy nedoporučoval a zastával bych se zejména těch neuvolněných starostů, protože si myslím, že u nich to neplatí.

Který z těch orgánů předsednictvo, celostátní výbor, výkonná rada, jak je to v našem případě, celostátní sněm? Kdo to vlastně bude posuzovat? Já doufám, že ne, ale mělo by to být jasně řečeno, jestli například vrchní úředník politické strany zase každá strana má jiné názvosloví je politicky exponovaná osoba, nebo není. Takže vám doporučuji, abychom z toho seznamu, který se nás týká, vyndali neuvolněné členy samosprávy a nechali tam všechny uvolněné. I ty, kteří zastávají dobře placené funkce, jako předsedové výborů, například zastupitelstvo hlavního města Prahy. Všimněte si, jak postupují orgány činné v trestním řízení. Myslím si, že správný přístup je, že to je prostě politický obchod a že to k politice patří a že do toho policie a státní zástupci nemají strkat nos. Ale známe případy, a budeme mít za chvíli tříleté výročí, kdy se policie a státní zástupci domnívají, že politický obchod je něco, co by měli trestně stíhat. A to by se mělo vyjasnit.

A pak zkusme najít definici, co je to člen řídicího orgánu politické strany, aby to bylo každé politické straně jasné.

Jinak si myslím, že cíle zákona jsou správné. Můžeme debatovat detaily.

Děkuji vám, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že nikoho nevidím tak vím, že v úvodním slově, pane ministře, jste řekl, že byste rád požádal o zkrácení projednávání na 30 dnů.

Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečná slova. Nevidím. V tom případě budeme hlasovat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. V tom případě přivolám ještě kolegy a kolegyně z předsálí. Přečtu návrh, o kterém budeme hlasovat: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Není žádný další návrh. Dobře. V tom případě budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání, protože v obecné rozpravě padl návrh na zkrácení na projednání na 30 dnů. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání se zkrátila na 30 dnů. Tím končím projednávání tohoto bodu.